A oni bohužel nemohou rozhodnout o tom, co ti politici potom v té funkci budou dělat, to záleží samozřejmě na těch lidech. A mají nějakou prioritu, třeba programové priority těch kandidátů. Ale myslím, že kdybyste se zeptal těch lidí, jestli by uvítali, aby ti politici brali dva platy, nebo jenom jeden a necelou polovinu, tak by uvítali tu druhou variantu. Akorát tohle rozhodnutí oni nikdy nemůžou udělat. To, že to je podpůrný argument, proč někoho volit nebo nevolit, ještě neznamená, že to je ten jediný argument, podle kterého se voliči rozhodují. Proto je naprosto legitimní to prosazovat na úrovni celé politické sféry. Děkuji za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, vážení zástupci vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, to, o čem se tady bavíme, je zjednodušeně řečeno to, jestli multifunkcionář bude brát 170 tisíc čistého, jako bere dneska, když má plat poslance a starosty, anebo bude brát jenom 130 tisíc čistého, takže mu poklesne plat o 40 tisíc. Já chápu, že kolegové z ODS proti tomu protestují, protože se sníží tedy příjmy některých starostů. Chápu, že na to mají pohled ten, že na volném trhu si to zajistili, takže by jim to mělo náležet.

Nyní pan poslanec Jan Farský. A já zopakuji přihlášené na faktické poznámky, než dám slovo panu kolegovi Farskému.

Nyní máte slovo k faktické poznámce. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mně na tom zákoně nejvíc vadí ta neúcta k voličům. To, že ukazujeme a vzkazujeme jim, že vlastně nejsou úplně svéprávní ve svém rozhodování. To mně na tom vadí. Ta urážka voličům. A to tento zákon je.